Pan premiér nám slíbil, že vyjedná takové podmínky, které neohrozí naši suverenitu.

S radostí proto vybavíme pana premiéra silným mandátem v podobě usnesení Sněmovny, a nikoliv pouze výboru, tak aby bylo jasné, že má jednoznačnou podporu většiny občanů České republiky v tom, že jednoznačně odmítáme případný diktát EU ve formě Dublin IV.

Evropu zachrání pouze maďarský, australský a v současné době i americký přístup nulové tolerance k nelegální ekonomické migraci. Zachraňme životy, zastavme lodě. Ano, to můžeme, pokud budeme chtít.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. Než dám slovo paní poslankyni Nevludové, tak musíme dát přednost faktickým poznámkám. V tuto chvíli jsou přihlášeni k faktické poznámce tři páni poslanci pan poslanec Válek, pan poslanec Veselý a pan poslanec Peksa, v tomto pořadí.

Prosím, máte slovo. Děkuji.

Děkuji.